Já děkuji a poprosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Ondráček. Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v úvodu mi dovolte prostřednictvím paní předsedající říct panu zpravodaji, že ne celá opozice bude tento návrh vetovat nebo se k němu stavět odmítavě tak, jak to zmínil pan kolega poslanec Černoch.

Zároveň bych řekl, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje do odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek a jeho hodnota a výše slouží pouze správci daně něco jako pomocné kritérium.

S tím lze částečně souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že ponechat komukoli nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů znamená tento nelegálně nabytý majetek v podstatě legalizovat. Nástroje trestního práva musí jednoznačně prokázat, že majetek byl získán v rozporu se zákonem, a prokázat také úmysl pachatele trestný čin spáchat, což se bohužel ne vždy daří.

... zda formou sankce, propadnutí majetku nebo zdaněním, které by bylo blízké hodnotě takového majetku. Já bych viděl optimálně 95 % a výše.

Problematika by měla být řešena komplexně, ale zejména radikálně. Novela pro podání výzvy k prokázání příjmů v § 38x navrhuje rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka hodnotu 7 mil. korun.

Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající.

Používáli předkladatel již pojem společenské škodlivosti, tak je namístě srovnání s trestním právem. Nejvyšší míru společenské škodlivosti tam mají případy, kde škoda přesahuje 5 mil. korun, takže v tomto směru by asi měla být také stanovená tato částka, neli nižší. Dále je zde penále.

Proto by bylo lepší penále navýšit, kdy o procentech lze samozřejmě vést diskusi. Výsledkem musí být to, že porušovat daňovou povinnost se prostě nesmí nikdy a nikomu vyplácet. Děkuji za pozornost. Tím je pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, poslouchal jsem debatu nejen dnešní den, ale i v červenci.

Budu mluvit hlasitěji a pomaleji. Takže mnoho těch argumentů skutečně potvrzuje, že tento zákon je špatně napsán, že to je zákon velmi sporný a nebezpečný.

Pokud finanční správa usoudí, že nedošlo k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, stanoví správce daň podle daňových podmínek.

Když jsem si pročítal důvodovou zprávu, tak ta důvodová zpráva tvrdí, že primárně není cílem návrhu vytvoření plošných pravidel, která by paušálně postihovala tzv. zdanění životního stylu. V zásadě má možná pravdu. Pouze předkladatel zamlčel, že vlastně záměrně nestanovuje žádná pravidla a záleží pouze na libovůli tzv. podezření správce daně. Myslím, že je dobré přesně odcitovat pasáž z důvodové zprávy ve vztahu k onomu podezření správce daně. Pane poslanče, chápu vaši odmlku. Doufám, že to pochopí i ostatní kolegové a ztiší se.